Děkuji za slovo.

Děkuji.

Nyní pan zpravodaj má zájem nebo pan ministr? Pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedající.

Toto bylo vetováno.

Nic nevidím, takže přistoupíme k hlasování. To bude otázka. Zahájím hlasování. Prosím, hlasujte. Je to hlasování číslo 8.

Návrh byl přijat. Děkuji. Návrhy na přikázání dalším výborům nejsou. Nic nevidím, takže se posuneme k návrhu na zkrácení či prodloužení lhůty podle § 91. Máme tedy tři návrhy, o kterých můžeme hlasovat postupně. První zazněl návrh na zkrácení o 53 dnů, tedy na 7 dní. A třetí návrh o 30 dnů, tedy na 30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 5 dní?

V hlasování číslo 9 přihlášeno bylo 159, pro 76, proti 81, zdrželi se 2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tím je tento bod vyčerpán. Za prvé, vzhledem k tomu, že jsme projednali první dva body schváleného pořadu a nejsou v tuhle chvíli... navrhuji vyřadit z pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny bod číslo 3 Ústní interpelace, protože na čtvrtek jsou naplánovány výbory. Ale případně o tom musíme hlasovat, takže bych se chtěl...